Mezi hlavními negativními jevy v nebankovním segmentu trhu retailových úvěrů lze přitom jak na základě zpráv sektorových dohledových institucí a finančního arbitra, konzultací se zástupci spotřebitelských sdružení, stížností spotřebitelů adresovaných Ministerstvu financí zařadit zejména: nepřehlednost trhu spotřebitelských úvěrů, velký rozsah šedé zóny poskytovatelů a zprostředkovatelů, nejasná odpovědnost jednotlivých článků v distribuci, a tedy i obtížná vymahatelnost platnou regulací stanovených práv a povinností ze strany dohledových orgánů. Dále zneužívání sociální tísně dlužníků, nekalé, klamavé, agresivní podnikatelské nebo obchodní praktiky při sjednávání úvěrů, zkreslování nákladovosti úvěrových produktů, platby před uzavřením smlouvy apod. Nedodržování, resp. nedůsledné dodržování povinností prověřit úvěruschopnost dlužníka. Slabé regulatorní požadavky na vstup osob do odvětví.

Vládní návrh zákona si klade za cíl transponovat příslušné evropské právní předpisy, a posílit tak ochranu spotřebitele v segmentu úvěrů na bydlení, zlepšit kvalitu služeb poskytovaných na retailovém úvěrovém trhu a omezit výskyt nezodpovědného půjčování, sjednotit právní úpravu distribuce úvěrů pro spotřebitele a sblížit ji s principy regulace v ostatních sektorech finančního trhu. Konkrétní opatření. Povinnost registrace poskytovatelů mimobankovních úvěrů České národní banky. Způsob ověření a institucionální zajištění ověřování odborné způsobilosti. Způsob uspořádání povolovacích a dohledových činností České národní banky. Způsob sankčního režimu a možnost odejmutí licence za určitých podmínek. Stanovení regulace a vymezení nemovitostí pro jejich financování. Začlenění překlenovacích úvěrů do působnosti zákona. Regulace předčasného splácení úvěrů na bydlení a další opatření. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Fiedlera a řádnou přihlášku pana poslance Votavy. Já bych jen zareagoval na návrh předkladatele, co tady zaznělo. Návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

Chtěl bych navrhnout a vyzvat poslance, abychom neakceptovali tento návrh na zkrácení lhůty a ponechali takto složité záležitosti, která tíží naši společnost, je to komplikovaná věc, opravdu standardní lhůtu k projednávání. Také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Václav Votava. Vážený pane místopředsedo, trošku jsem na pochybách, zdali začínat svůj proslov.

Dobře, takže budu povídat. Tak dovolte mi, abych se také vyjádřil k tomuto zákonu o spotřebitelském úvěru.

Reaguje tedy na tento předkládaný návrh, na především lichvářské praktiky a na konání některých nebankovních subjektů, cílem tedy je i sjednocení úpravy úvěrů pro spotřebitele, úvěrů spotřebitelských, ale i hypotečních, a vymezuje přísnější pravidla pro postup při poskytování úvěrů. Chtěl bych říci, že problematika poskytování spotřebitelských úvěrů se stala již takovým evergreenem.

Samozřejmě dluhy se platit mají, to v každém případě, to nikdo nezpochybňuje, ale měl by ten vzájemný vztah být co nejvíce narovnán, měl by být vyvážený.

Navrhovali jsme omezení pro souhrnnou výši smluvní pokuty pro případ neplnění závazku ze strany dlužníka. Ale navrhovali jsme třeba i omezení pro rozhodování sporu prostřednictvím rozhodčích řízení. To byl i poslanecký návrh sociální demokracie, nebo poslanců za sociální demokracii, v roce 2012, který byl však vrácen Poslaneckou sněmovnou k dopracování. Vzhledem k tomu, že tehdy vlastně došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny, tak potom již nebyl znovu do Poslanecké sněmovny předložen. Chtěl bych říci, že také ve Sněmovně proběhl seminář, který byl velice navštíven. Seminář pod patronací rozpočtového výboru za účasti poslanců, za účasti Ministerstva financí, České národní banky, ale i poskytovatelů úvěrů jak bankovních, tak nebankovních. Byly to i organizace na ochranu spotřebitelů, ale byla tam zastoupena i široká veřejnost.

Nikdo je nekontroluje.

Proto i ten vládní návrh požaduje, aby poskytovatelé do budoucna byli licencováni a byli kontrolováni kým jiným než Českou národní bankou?